Předložený tisk pokládám za neopravitelný, a proto navrhuji jeho zamítnutí v prvním čtení a vyzývám vládu, aby přestala s dalšími novelizacemi této normy, z nichž každá další je ještě horší než ta předchozí, a jala se pracovat na zbrusu nové normě zákona o obecní stráži v intencích, jak jsem o tom mluvil. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji panu poslanci Kortemu. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, vážení členové vlády, pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, tak jak bylo řečeno panem ministrem, důvodová zpráva k novele zákona definuje změny, které mají zlepšit náležitosti veřejného pořádku, bezpečnosti a prevenci kriminality. S tímto cílem bude souhlasit určitě drtivá většina občanů. Základním problémem je však postupné zvyšování pravomoci obecních policistů, uvědomímeli si, že původním posláním strážníků byla kontrola dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení. Předkladatelé sice tvrdí, že neposilují působnost a pravomoci obecní policie na úroveň Policie České republiky, ale v řadě ustanovení tomu tak je.

Kardinální otázkou však je, kde je ta hranice mezi zajišťováním bezpečnosti občanů a ochranou jejich osobních svobod. A z posilování pravomocí mám také obavu, že může docházet k postupnému nahrazování působnosti Policie České republiky, což mimochodem připouští i důvodová zpráva v rámci menších obcí s ohledem na plynulost a bezpečnost silničního provozu. Dalším problémem je, že pokud zvyšuji pravomoci, pak by se měla zvýšit i kontrola obecní policie. A pokud tomu tak není, pak je oprávněná obava z možného politického zneužití či obyčejné buzerace občanů. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pokud chci zkvalitnit činnost obecní policie, tak opravdu nemohu jít cestou snížení věku strážníka, jak je navrhováno, z 21 na 18 let.

Rozumím pravidelnému osvědčování odborné způsobilosti, ale obecní policisté by měli mít pravidelné školení v zacházení se zbraní. Obecní strážník by měl být z mého pohledu pomocník občana po vzoru londýnských policistů. Pokud se odstraňuje termín žádost a zavádí se výzva, pak je zřejmé, že neuposlechnutí výzvy je již řešeno jako přestupek. Strážník je nově oprávněn požadovat předložení dokladů či jiných dokumentů, může vyžadovat fotografie z evidence občanských průkazů, informace z rejstříku přestupků toho kterého pachatele. Dochází k přesnější formulaci procedury výzvy vydání zbraně. Velkým problémem může být oprávnění vstupu do živnostenských prostor i po skončení prodejní nebo provozní doby, včetně možnosti použít sílu, podobně jako je tomu u Policie České republiky. To, co posiluje mé povědomí, že obecní policie má postupně v bagatelních věcech nahradit státní policii, je zvýšení oprávnění vyžadovat orientační vyšetření pomocí dechové zkoušky, odběru slin nebo potu, popřípadě provedení odborného lékařského vyšetření. Přes všechny své výhrady nebudu navrhovat vrácení návrhu k přepracování, ale předpokládám, že v rámci projednávání ve druhém čtení dojde k úpravě tohoto zákona. Děkuji za pozornost. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

A podle mě to nesdílí řada starostů. To tady padlo v tom úvodním, že to k tomu povede. Já tedy toto hrubě nesdílím, protože služební poměr zakládá povinnosti toho, kdo vlastně ten služební poměr vytváří, to znamená další finanční náklady do budoucna, výsluhy a takovéhle věci. To snad tady nikdo nechceme. Já tedy musím říct, že městská policie aspoň u nás plní službu velmi dobře.

Nakonec na policajty nadáváme všichni celý život, co si budeme tady vyprávět. Každý někdy jel rychle, každý někdy jel, jak neměl.

Já jsem tady zaregistroval, že pan ministr říkal, že je ochoten tady přijmout jakýsi pozměňovací návrh, tak jsem to pochopil.

To znamená, zájem o to je veliký a rozhodně stížnosti toho typu, co jsem tady zaslechl, jsem víceméně už léta nezaznamenal.

Praha je případ sám pro sebe. Já si myslím, že nelze posuzovat činnost městské policie podle Prahy.

Mně vadí víc věcí. Třeba démonizace měření městské policie.

Prosím kolegy, aby umožnili řečníkovi pokračovat v projevu a přenesli... Zvláště ctihodné poslance starosty, předsedy klubů a podobně. Ne, neomlouvat se panu předsedovi. Pan předseda rušil.